Také děkuji. Nyní je prostor pro závěrečné slovo paní zpravodajky, ale ta nemá zájem, a s přednostním právem se přihlásil pan ministr Kupka. Já si dovolím znovu otevřít rozpravu svým vystoupením proto, aby bylo možné reagovat na některé výroky Patrika Nachera, protože zasluhují uvést na pravou míru a vyvrátit některé rozšířené lži. Dobře, dochází samozřejmě vystoupením pana ministra k otevření rozpravy. Zda je ale tady zájem o další přihlášku do této znovu otevřené rozpravy? Ano, už vidím přihlášení pana poslance Haase. Já tedy prvotně mnohokrát děkuji za to znovuotevření rozpravy, protože do faktických už bych se po závěrečných slovech přihlásit nemohl. Ale myslím, že nepřekročím ten čas faktických. Možnost obrácení se na soud i dnes. No, to je samozřejmě stejné, ale rozdíl je v té projednávané materii. Dnes neprojednává finanční arbitr žádné ze sporů, ve kterých podkladem pro rozhodnutí by byl znalecký posudek, to je ten rozdíl. Dneska minimum spotřebitelů po rozhodnutí finančního arbitra jde do správního soudnictví. To jsou jednotky případů, které mně věřte z té praxe jsou to jednotky procent. Nejdou tam proto, protože v právní otázce posouzení podkladové smlouvy, smlouvy o spotřebitelském úvěru, smlouvy pojistné a tak dále, v samotném posouzení smlouvy kanceláří finančního arbitra a právníkům finančního arbitra vůbec nic nevyčítám ale to, co bude znamenat přenesení sporu z neživotního pojištění, kde podkladem je odborný znalecký posudek, tak když ho nechá zpracovat pouze a jen kancelář finančního arbitra, tak každý právník, který je u soudu, bude okamžitě nastartovaný dát kontraznalecký posudek, takže se rozjede ona válka znaleckých posudků, která skončí ve správním soudnictví. A soud, to zdůrazňuji, ve správním soudnictví není vázán rozhodnutím správního orgánu, proti kterému návrh ve správním soudnictví směřuje. To znamená, správní soud to znovu posuzuje celé úplně od začátku, čili to je ten důvod. Nezpochybňuji, že už dnes se mohou obracet spotřebitelé po rozhodnutí po nálezu finančního arbitra do správního soudnictví.

Toť první věc. Druhá věc a to tedy musím říct velmi korektně.

Třetí důvod.

A víte proč? Protože existuje jedno kouzelné slovo, které by mělo fungovat ve všech oblastech českého, nejen finančního trhu, ale prostě všech oblastí české ekonomiky, které spadají do systému ADR.

Víte, jakou úspěšnost mají spotřebitelé proti pojišťovnám před oním podle Patrika Nachera ne nestranným ombudsmanem České asociace pojišťoven?

A poslední zmínka, protože kolega Patrik Nacher, prostřednictvím paní předsedkyně, to také zmiňoval rozpočet.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Ale proč ty urážky a dehonestace?

Dát prostor v souboji argumentů znamená ztrácet glanc? Tomu, pane kolego, opravdu nerozumím, prostřednictvím paní předsedající. A že to možná v tomto směru je možné vnímat jako nepravdy nebo nepřesnosti, promiňte, ale to není vyjádření urážky. To bychom se museli fakt pohybovat v úplně jiných slovech. Dobře, prosím.

Protože rozpravu může ministr otevřít jenom jedním slovem, že řekne třeba: Dobrý večer, a tím se otvírá rozprava. To řekl. Pan ministr dopravy řekl, že otevírá rozpravu tím, že Karel Haas vystoupí, aby vyvrátil nějaké lži. Tam žádné vyvracení lží nebylo, žádná lež.